Argument, že poctivý podnikatel se nemá čeho obávat a že stejně účtenku vždy vydá, je zcela falešný. Již dnes ji samozřejmě na vyžádání vydá, ale nemusí kvůli tomu vynakládat další náklady na elektronickou pokladnu a připojení k internetu a další přidružené investice.

Závěrem snad ještě jednu takovou poznámku, možná řečnickou.

A je jen otázkou, do jaké míry je to odchod dobrovolný, či nedobrovolný. V každém případě je to skutečnost, která na serióznosti elektronické evidenci tržeb nic nepřidá. Po tom, co jsme si tady, kolegyně a kolegové, zažili minulý čtvrtek a de facto i od té doby si zažíváme neustále dál a dál, tedy když vidíme, jak fatálním způsobem unikají informace z Bezpečnostní rady státu, přímo z okruhu lidí pana premiéra, tak mě při této příležitosti napadá ještě jedna věc.

Tato vláda není schopna udržet ani informace, které dostávají ze zpravodajských služeb.

Kde bereme tu jistotu, když není schopna vláda uhlídat informace z BRS, že bude pan Babiš ochoten uhlídat informace, které bude mít velmi detailně v databázích jako ministr financí? To je skutečně otázka, která si myslím, že nenapadla od toho minulého týdne jenom mě, že napadla každého člověka, kterému vadí tyto úniky informací. Já bych byla ráda, aby členové vládní koalice, kteří včera nehlasovali pro to, abychom zařadili tento bod na schůzi, tak schůze bude mimořádná, aby měli čas přemýšlet o tom, co se skutečně v tomto státě děje a jestli ještě chtějí přisolovat a jestli chtějí ještě dávat další požadavky nejen na naše podnikatele, ale dávat do systému více dat, která není naše vláda schopna uhlídat. A nenalhávejme si, že je to jinak, a nevymlouvejme se, že je tyto informace, že unikly ze zpravodajských služeb, nebo co jsme to zase včera slyšeli od pana premiéra. Tady se prostě před nás mají členové vlády jasně postavit a říci, jak to je, tak abychom neměli pochybnosti a neobávali se toho, co se bude dít s daty našich podnikatelů. Děkuji za pozornost. Mám zde dvě faktické poznámky, jednu pro pana předsedu Kalouska, potom pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo, pane předsedo. Protože se blíží jedenáctá hodina, a když jsem se hlásil s přednostním právem, zjistil jsem, že tento čas chtějí vyplnit členové vlády, dovolte mi, abych tedy využil prostoru faktické připomínky k tomu, abych vás informoval, že v poslanecké frakci TOP 09 a Starostové je stále ještě čtrnáct členů poslaneckého klubu, kteří nevyčerpali svůj čas, i ten, který jste jim podle jednacího řádu zkrátili. My jsme, kolegové, neprotestovali proti tomu, když jste zkrátili jednací vystoupení na dvakrát deset minut. Měli jste na to právo podle jednacího řádu a udělali jste to. Podle mého názoru nemáte právo na to, abyste se zamysleli a řekli těmto čtrnácti poslancům: my upřeme i to právo, které jsme zkrátili. Upozorňuji vás, že většina z nich má připraven návrh podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, návrh, který je možné předložit ve třetím čtení, a návrh, o kterém by se mělo hlasovat. Za předpokladu, že jim nebude umožněno jejich ústavní právo tyto návrhy vznést a tyto návrhy nebudou podrobeny hlasování, ocitli jsme se zcela mimo zákon a mimo prostor demokratické diskuse. Kolegové, ještě jednou vás žádám, aby těmto čtrnácti lidem bylo umožněno vyčerpat svůj diskusní prostor, který vy sami jste jim určili, to jest dvakrát deset minut, a upozorňuji, že v těchto čtrnácti diskusních příspěvcích je obsaženo několik pečlivě připravených návrhů podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Prosím pana poslance Kučeru. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.

Nicméně i dnes zaznívají věci, které jsou velmi zásadní a které skutečně v této podobě, v jaké je například dneska přednesl můj předřečník pan poslanec Bendl, jsou i velmi alarmující. Já jsem velmi rád, že pan poslanec Bendl tady zvedl otázku takzvaných cashbackových společností.

Dámy a pánové, já bych vás chtěl skutečně velmi vyzvat, pokud máte v úmyslu v 11 hodin přerušit tuto diskusi i přesto, že jste se dozvěděli tak zásadní informaci, která může velmi výrazně ovlivnit systém elektronické evidence tržeb, aniž byste na to zareagovali tak, abychom mohli řádně prodiskutovat a probrat právě tuto informaci o možnosti zneužití elektronické evidence tržeb cashbackovými společnostmi, tak to budu považovat za jedno z největších rizik v poslední době.

Vážené dámy a vážení pánové, velmi vás žádám, umožněte nám diskusi, abychom toto riziko mohli probrat.

Ještě faktická poznámka pana poslance Váchy. Pan poslanec Vácha?

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, z vašich udivených pohledů jsem pochopil, že jste příliš neslyšeli, co jsem řekl.

My jsme si proto své diskusní příspěvky tak připravili.